Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu. Podnositeljica je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju čl. 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova. Vlada je dostavila mišljenje. Pozivam pravobraniteljicu da nam da dodatno obrazloženje izvješća. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Neuobičajeno ću danas biti tih jer me boli grlo, nešto sam virozna, ali ću do kraja reći sve što imam vezano za izvješće o radu institucije pravobraniteljice za prošlu godinu. Dakle, ovo Izvješće čini presjek našeg godišnjeg rada, ukazuje na pojedine trendove vezano za diskriminaciju i to temeljem spola, majčinstva, obitelji, spolne orijentacije, rodnog identiteta. Područja rada su zapošljavanje, socijalna sigurnost, obitelj, obiteljsko nasilje, obrazovanje, politička participacija i mediji. Prošle godine radili smo na više od 2685 predmeta. Ono čime smo se najviše bavili odnosilo se na diskriminaciju, spolnu diskriminaciju koja čini udio više od 86%, a oštećene žrtve su uglavnom bile žene, gotovo 67% Najčešće pritužbe odnose se na područje rada zapošljavanja, socijalne sigurnosti, iz godine u godinu taj postotak je sve veći. 52% je udio takvih pritužbi. U odnosu na prethodno razdoblje čini više od 10%-nih poena. Mi kao institucija podnijeli smo jednu kaznenu prijavu za sumnju na kazneno djelo, prijavili smo nadležnom državnom odvjetništvu, podnijeli smo jednu prekršajnu prijavu za jedno prekršajno djelo, tražili smo izmjenu 15 zakona, zakonskih propisa, koristeći ovlasti Zakona o suzbijanju diskriminacije bili smo ... [[Govornik se ne razumije.]] dva sudska postupka i radili smo dva slučaja mirenja. Proveli smo jedno veliko neovisno istraživanje s ciljem ukazivanja Hrvatskom saboru i široj javnosti na pojave diskriminacije temeljem spola na tržištu rada i u obitelji. Izradili smo devet analiza gdje smo pratili provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, objavili smo tri publikacije, dva iz područja rada, radnih uvjeta i jedno iz područja socijalne sigurnosti. U svrhu europskog projekta snimili smo jedan dokumentarni film, potpisali smo dva nova sporazuma o suradnji sa Ministarstvom obrane i sa Ministarstvom demografije, obitelji, socijalne politike i mladih vezano za edukacije. Osnovali smo samostalno promatračko tijelo za prikupljanje i analizu podataka temeljem femicida, dakle ubojstava žena i izvještavanju po tome. Ukupno smo uputili 302 preporuke, 229 upozorenja, 204 prijedloga. U odnosu na 2016. godinu porastao je postotak onih državnih institucija i tijela iz lokalne zajednice koji uvažavaju naša upozorenja i to u visini od 91% 2017. je bila za nas izrazito plodonosna jer smo provodili dva europska projekta. Jedan je završava, a jedan je bio u polugodišnjoj fazi. Ponosni smo na činjenicu da smo dobili tri europska projekta u 4 godine, povukli negdje oko milion i 200 tisuća eura europskih sredstava i s obzirom na činjenicu da smo relativno mali ured od 10 zaposlenih osoba. Statistika ukazuje da smo niz godina suočeni sa najvećim brojem pritužbi žena na diskriminatorno postupanje, što čini jednu konstantu od 2/3 svih pritužbi. Zbog navedenog rukovodimo se najčešće rješavanjem problema i prepreka s kojima su suočene žene danas u društvu i zapravo predstavljaju društvenu skupinu koja je suočena sa diskriminacijom temeljem spola, majčinstva, obiteljskog statusa, bilo u javnoj, društvenoj ili privatnoj sferi. Pritužbe od strane žena kao najučestalije nas u stvari i ne začuđuju jer one čine većinu nezaposlenih, 57% žena. Dalje, u manjoj mjeri se zapošljavaju u odnosu na muškarce svih dobnih skupina i svih razina obrazovanja. Čine većinu u potplaćenim sektorima, većinu kao žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, podzastupljene su na visokim pozicijama poslovnog odlučivanja, nailaze na stakleni strop. Imamo još danas 15% žena u upravama i 20% u nadzornim odborima. Nemaju jednake mogućnosti za napredovanje, imaju niže plaće. Nacionalna statistika kaže da jaz u plaćama 11,3%, ako se gleda pojedinačno statistika vezano za privatni sektor i za javni sektor, tada vidimo da je u javnom sektoru iznad 16% jaz u plaćama. Na području rada i zapošljavanja glavne prepreke s kojima se danas suočavaju žene je definitivno majčinstvo i životna dob. Po prvi puta, ono što smo iščitali temeljem statistike Zavoda za zapošljavanje je da najveći postotak nezaposlenih žena odjednom je došao u starijoj životnoj dobi žene iznad 50 do 59 godina, do sada su to bile žene u fertilitetnom razdoblju od 25. do 29. godine, međutim nažalost čini se da upravo žene u tim godinama života su napustile Hrvatsku zajedno s svojim obiteljima tražeći bolje obiteljsko i radno okruženje. Dakako da jaz u mirovinama izravno je povezan sa postojećim jazom u plaćama i na taj način nepovoljni položaj žena i povišen rizik od njihovog siromaštva nastavlja se i nakon izlaska s tržišta rada. U rješavanju pojedinačnih slučajeva diskriminatorne prakse na području tržišta rada od strane poslodavaca moram reć da smo u nekoliko navrata imali iznimno dobru suradnju sa inspekcijom rada i drugim inspekcijama koje pokazuju prioritet i žurnost u takvim postupcima. Nastavljen je nepovoljan demografski proces koji traje nekoliko desetljeća. Prema statistici koju smo dobili u 2017. rođeno je najmanje djece u posljednjih 100 godina, ukazujemo da zbog dugoročno niskog fertiliteta i sve više iseljavanja stanovništva u reproduktivnoj dobi, stanovništvo Hrvatske se smanjuje, proces depopulacije zahvatio mnoge regionalne i lokalne prostorne jedinice. Ukazali smo na nekoliko trendova koji odražavaju nejednakost na tržištu rada, istovremeno doprinose nepovoljnom demografskom kontekstu, predložili smo nekoliko preporuka i ukazujemo na potrebu uvođenja mjera koje će potaknuti očeve da maksimalno koriste mogućnost korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta što će olakšati ponovo uključivanje žena na tržište rada. Također smo tražili i preporučili ulaganje dodatnih napora i sredstava za širenje institucionalne mreže podrške javnih servisa roditeljima oko brige i njege djece, kao i starijih osoba. Napomenut ću da je posljednjih godina i to posljednjih 5 godina zamijećena stagnacija uključivanja očeva u korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta, to ne prelazi postotak od 4,5% i Hrvatska je među članicama zemalja EU je upravo zemlja u kojoj muškarci, odnosno očevi najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore. U području obiteljskih odnosa i roditeljske skrbi pritužuje nam se oko 61% očeva na nezadovoljstvo odlukom o roditeljskoj skrbi nadležnih tijela, to su centri za socijalnu skrb i sudovi, dok majke ukazuju na nesenzibiliziranost stručnih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojem su bile prethodno izložene u obiteljskoj ili partnerskoj zajednici. Vezano za slučajeve obiteljskog nasilja žene su većinom žrtve i dalje se pritužbe građanki odnosi na neprepoznavanje pojedinih oblika nasilja, dvostruko privođenje, kršenje zaštitnih mjera, nerazumijevanje dinamike obiteljskog nasilja od strane nadležnih institucija, zamijećen je sve veći broj žrtava koje odustaju od prijave i od svjedočenja. Trend smanjenja broja prijavljenih osoba daje defakto sliku ovog problema jer se povećava broj neprijavljenih slučajeva, odnosno žrtava koje trpe nasilje, dok istovremeno rastu slučajevi kaznene prirode nasilja prema ženama, uključujući i najteža kaznena djela. Ono na što učestalo ukazujemo, na izrazito blagu penalnu kaznu, da sudovi izriču samo 7% bezuvjetnih kazni zatvora, razlog ovakvom trendu je ustvari i nepovjerenje žrtava u rad institucija, prvenstveno pravosuđa, slaba nekoordinirana podrška žrtvama, izostanak sustavnih ozbiljnih, preventivnih i rehabilitativnih aktivnosti usmjerenih na počinitelje nasilja. Posljednjih godina, a odnos počinitelja i počiniteljica prekršajnih djela nasilja u obitelji, a tu govorim statistika 2015., 2016., 2017. je identična, 77% muških počinitelja, 23 počiniteljice za prekršajno djelo nasilja u obitelji. Kada govorimo o kaznenim djelima tada je odnos 92% muškaraca i 8% žena. Dakako da svjedočimo i trendu brutalizacije sa smrtnim ishodom, 2017. ubijeno je 15 žena od njima bliskih muških osoba i ono što uz to uvijek ukazujemo da se unatoč policiji koja izriče brojne zaštitne mjere kada se radi o nasilju nad ženama, pravosudni sustav usvaja samo 17% od navedenih predloženih mjera. Uz obiteljsko nasilje, partnersko nasilje, dakle govorimo o emocionalnoj vezi dviju osoba koje nemaju prebivalište istovjetno, takve žrtve još uvijek nemaju odgovarajuću pravnu zaštitu i stoga je potrebno potražiti bolja zakonodavna rješenja o kojima smo također predlagali i govorili. Vezano za prava spolnih i rodnih manjina, Zakon o životnom partnerstvu nastavio se uspješno provoditi u praksi. Prošle godine smo poduzimali korake kako bi potaknuli pravosudna tijela da homofobni govor mržnje temeljem spolne orijentacije kao i poticanje na nasilje motivirano mržnjom prema homoseksualnim osobama bude kvalificirano kao kazneno djelo, a ne da se gura u sferu prekršajnih djela, pravosudnom sustavu ukazujemo na unapređivanje sustava prikupljanja i obrade podataka kao i unapređivanje sustava edukacije stručnih osoba. Postupajući po pritužbama građanki i građana koji su diskriminirani temeljem rodnog identiteta, uspostavili smo suradnju sa Ministarstvom zdravstva, ukazali smo na mogućnost poduzimanja daljnjih mjera u cilju dostupnosti zdravstvenih medicinskih usluga, a postupali smo u slučajevima izdavanja njihovih svjedodžbi, diploma nakon promjene spola. U javnom djelovanju kao i postupanju po pritužbama građana posebnu pažnju vodilo se u rješavanju problema posebno osjetljivih društvenih skupina koje ulaze u rizike višestruke diskriminacije. Radi se o ženama u ruralnim područjima, ženama s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žrtve trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom. U području obrazovanja također smo postupali vezano za pritužbe građana i građanki. Njihove pritužbe odnosili su se na određene sporne sadržaje u školskim udžbenicima i drugim nastavnim materijalima, zabilježeni su pozitivni pomaci u pogledu unapređivanja integracije građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole i uvođenja sadržaja vezanih za pitanje načela ravnopravnosti spolova kroz tu međupredmetnu temu. S druge strane i dalje se javljaju primjeri spolnih stereotipa u odgojno obrazovnim materijalima zbog čega smo uputili trima najvećim izdavačkim kućama školskih udžbenika u Hrvatskoj dopis za poštivanje načela ravnopravnosti u novoj generaciji udžbenika za osnovne i srednje škole. Pratili smo medije i dalje svjedočimo seksizmima, seksističkim izjavama, seksizmima u reklamnim kampanjama, javnom prostoru korištenje senzacionalizma u izvještavanju o nasilju nad ženama itd. U analizi medija najzastupljenija tema već drugu godinu za redom je bila nasilje prema ženama i nasilje u obitelji gotovo 40%, vezano za političku participaciju oglasili smo se prije lokalnih izbora i nakon lokalnih izbora gdje smo analizirali stanje zastupljenosti muškaraca i žena. Moram reći da nažalost par-nepar sustav na kandidacijskim listama u pravilu se nije primjenjivao, kvota nije poštivana na 14% kandidacijskih lista, a Državno odvjetništvo nas je obavijestilo da je u tijeku dostava i obrada statističkih podataka o tome koje političke stranke nisu poštivale kvote od zastupljenosti 40% na svojim izbornim listama. Postupali smo i po pritužbama vezano za zastupljenost žena u sportu. Na kraju mogu reći da ovo izvješće o radu daje ukupno oko 75 opisa slučajeva, 123 preporuke Vladi i Hrvatskom saboru za koje nadamo se da će ih razmotriti u tekućoj godini, a sve u zajedničkom cilju poboljšanja ostvarenja ustavnog načela ravnopravnosti muškaraca i žena. Evo ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanoj gospođi Višnji Ljubičić. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice. Vi ste u svom izlaganju spomenuli jednu temu koja mislim da je dosta važna, a to je korištenje rodiljnih dopusta od strane očeva jer ste rekli da je Hrvatska pri samom dnu zemalja EU što je s jedne strane jedan podatak koji ukazuje na nešto da trebamo mijenjati, ali s druge strane i podatak da u Hrvatskoj ne da te situacije rastu nego se dešava da je u Hrvatskoj svake godine sve manje. Dakle bilo bi za očekivati da godinom to ide u povećanje, a u Hrvatskoj ne. Mi imamo neke primjere zemlje Skandinavije, ja bih voljela jedan primjer reći primjer Švedske gdje je zakonom čak definirano da porodiljni dopust u određenom broju mjeseci moraju koristiti očevi iz jednostavno razloga da sudjeluju u odgoju djece. I jedna od preporuka koja je da u tom smislu bi trebale ići izmjene zakonodavstva kod nas. Pa me zanima vaš stav i da li je o tome bilo govorenja kada se mijenja zakonodavstvo? Prije odgovora pozdravljam studentice i studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu i njihove profesorice i profesore na galeriji. [[Pljesak]] hvala lijepo. Poštovana zastupnice. Dakako da je to u fokusu našeg rada jer je povezano i sa preprekama na tržištu rada danas vezano za majčinstvo i kao što sam rekla ukoliko se očevi aktivno ne uključe danas će žene i dalje ostajati izvan tržišta rada jer neće imati mogućnost izbora fleksibilnog povratka na tržište rada upravo zbog ostvarivanja svog majčinstva. Mi smo i Vladi, a i kroz javne rasprave koje smo imali ukazivali na potrebu propisivanja kvota i poticajnih mjera koje bi omogućile i uključile očeve upravo da koriste svoju očev rodiljni odnosno roditeljski dopust.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena, dakle u ovom svom izvješću ste se posebno osvrnuli na činjenicu obiteljskog nasilja, odnosno nasilja nad ženama i ističete zaista brojke koje su u trendu, dakle u odnosu i na ranije godine gotovo iste, a one se odnose na veći broj učinjenog nasilja nad ženama. Budući da se u zadnje vrijeme čuju i nekakve tonovi, odnosno neke primjedbe koje kažu da to nije tako, ja bih vas molila za jedno tu pojašnjenje i čini mi se da time relativiziramo ili ima pokušaja relativiziranja samog nasilja i umanjenja što će svakako štetiti, a samim time evo i nakon ratifikacije, bojim se da su neki trendovi koji pokušavaju tome štetiti. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Alfirev. Odgovor poštovana gospođo Ljubičić, izvolite. Poštovana zastupnice, ja vam se iznimno zahvaljujem za ovo pitanje. Vezano za relativizaciju nasilja nad ženama i odnosa počinitelja, 77% muškaraca i 23% žena. U posljednje vrijeme je bila i jedna javna prozivka institucije pravobraniteljice i za ravnopravnost spolova i traženje moje ostavke. Upravo zbog manipulacije navedene statistike i dovođenja u vezu institucije i pravobraniteljice sa sigurnim kućama koje postoje samo za žene, a ne postoje za muškarce jer evo, neki od građana smatraju da 23% nasilnih žena zaslužuje činjenicu otvaranja skloništa i za muškarce. Dakle institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova niti osniva sigurne kuće niti za muškarce, niti za žene, niti ih donira, niti ih financijski podržava. Sljedeća stvar je da oni koji ne razumiju ili lakonski pristupaju činjenicama statističkim omjera 77, naprema 23 [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Nisam završila, oprostite [[Upadica Brkić: Da, isteklo vam je vrijeme gospođo pravobraniteljice.]] Pokazuju nerazumijevanje činjenice da u tih 23% žena statistika nije razvrštena isključivo prema muškarcima, one su bile počiniteljice u obitelji i prema ženama majkama i prema kćerkama, prema sinovima i prema partnerima. Molim vas da se pridržavate ograničenog vremena, a sve možete reći, u bilo koje vrijeme se možete javiti kao podnositeljica izvješća. Hvala vam lijepo. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Evo govorimo o ravnopravnosti spolova i drago mi je što u ovom trenutku u sabornici ima puno više žena, nego muškaraca, ali je činjenica da smo zakonom o izborima u 2016. bila je obaveza da bude 40% drugoga spola, žena, i to onih koji su donili, ni HDZ, ni SDP nisu poštivali. Znači u Hrvatskoj se ravnopravnost spolova spominje isključivo radi populizma, dojma i to su populistički zakoni koji se ne poštivaju, premda smatram da na listama morale bi biti one najkvalitetniji, a ne da žene samo popunjavaju na listama od doli pri dnu čisto da reći evo imamo kvotu, to je prvo. Demografske mjere, kad govorimo o demografskim mjerama, kad govorimo o problemima žena po pitanju zdravstva, nisu iste usluge na cijelom teritoriju. Da, dođite, pokret ostanka spominjemo i mi ćemo vam u MOST-u i vas studenti koje pozdravljam, dođite pa ćete vidjeti mjere koje su provedive i koja su to rješenja. Zahvaljujem se na prepoznavanju političkih kvota i važnom sudjelovanju žena danas u političkoj participaciji, ne samo političkoj, već i u gospodarskoj. Ono što uvijek ističem da je danas važno, ne samo de jure, već i defakto ostvarivati ono za što se zalažemo, a za to je potrebna politička volja i politički konsenzus.

Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Pozivam predstavnicu Vlade, državnu tajnicu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gospođu Margaretu Mađerić da nam da obrazloženje mišljenja.

Hrvatski sabor je uputio Vladi RH radi davanja mišljenja izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela pravobraniteljice za ravnopravnost spolova aktom od 30. ožujka 2018. godine. Navedeno izvješće prikazuje aktivnosti i rad ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom 2017. godine, te sadrži cjeline po područjima koje se odnose na zapošljavanje i rad, obitelj, spolne manjine, rizike višestruke diskriminacije i posebno osjetljive društvene skupine, područje obrazovanja, područje medija, ravnopravnost spolova u području političke participacije, aktivnosti nacionalne politike za ravnopravnost spolova, žene i sport, reproduktivno zdravlje, žene tražiteljice međunarodne zaštite, provedbu rezolucije vijeća sigurnosti o ženama, miru i sigurnosti i srodnih rezolucija, inicijative pravobraniteljice u području zakona i propisa, analizu primjene načela, ravnopravnosti spolova na području pristupa i nabave roba, odnosno osiguravanja usluga, suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te preporuke pravobraniteljice. Nadležna tijela dostavila su očitovanja na predmetno izvješće na temelju očitovanja nadležnih tijela koja su dala obrazloženja vezana uz pojedine navodne izvješća, Vlada RH izradila je svoje mišljenje koje ste dobili u materijalima.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovana pravobraniteljice. Evo ne mogu ne primijetiti jednu činjenicu kada treba govoriti o anti diskriminaciji i borbi za ravnopravnost i borbi za potlačene i ranjive skupine u društvu onda su svima puna usta toga, a kad je jedna od tih tema u sabornici onda su skoro uvijek jedni te isti zastupnici. I to kako je rekao jedan filozof ne volim humanost koja se uključuje samo onda kada osoba koja ima interes od toga da ju uključi. Evo ovo Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pokazuje da ravnopravnost spolova u svojoj definiciji nije ostvareno u društvu, ali to ni po čemu nije hrvatska specifičnost jer je uopće utopija očekivati ostvarenje jednakosti i ravnopravnosti u svijetu generalno. Ali ono što nije utopija i ono što se može očekivat to je veći stupanj tj. veća razina jednakosti i ravnopravnosti i tomu težimo i tomu se nadamo. U tom smislu ovo izvješće koje je i vizualno dosta opsežno, mislim da je debelo pet centimetara iz toga izvješća se vidi koliko imamo problema, zapravo daje osim svega što je rađeno u proteklom periodu daje i konkretne mjere preporuke i sugestije Ureda pravobraniteljice u okviru svojih nadležnosti i vidimo iz toga što je Ured pravobraniteljice i gospođa Višnja Ljubičić osobno poduzimala tijekom proteklog vremena na ovu temu. Čuli smo da se najveći broj pritužbi odnosio na područje rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti i to me uopće ne čudi. Teško je biti nezaposlen, a jednako teško je biti zaposlen, a trpjeti neki oblik diskriminacije mobinga ili čak ponižavanja i zapostavljanja ili zlostavljanja što je još gori oblik. I možemo reći iz ovog izvješća i generalno ono što je jasno čini se da zaposlene žene zapravo izvlače deblji kraj. Ako imaju djecu onda često moraju kolokvijalno rečeno hendlati između svih obveza koje imaju na poslu i kod kuće. Naravno da ta djeca trebaju majčino vrijeme i očevo jasno i podrazumijeva se da ga djeca i dobiju. Često znam reći da je bolje, to je moje osobno iskustvo, provesti tri, četiri sata kvalitetno s djecom nego biti cijeli dan zajedno, a svako u svom filmu. I ne bih se složila s onim kritičarima koji majke koje rade nazivaju ženama koje kontaminiraju majčinstvo. Takvim ženama je često upravo teže, nerijetko vidimo iz izvješća pravobraniteljice one trpe i na radnom mjestu, ako moraju na bolovanje zbog djece ili na drugi ili na treći porodiljni. I ono što gledamo, a nije specifikum hrvatski nego je i europski pa i svjetski mogu reći da danas je aktualan tzv. virtualni rat na društvenim mrežama između onih koji kritiziraju zaposlene mame. I ne može se reći da dio tih argumenata nije opravdan odnosno dio tih argumenata zaista stoji i oni koji smatraju da samozaposlene majke mogu pružiti primjer kako se nositi s problemima i preživljavanjem u ovom okrutnom kapitalističkom svijetu. A istina je uvijek negdje na pola, između tih dviju krajnosti. I ono što je činjenica, to svi dobro znamo da odgajanje djece i to vidimo iz tog izvješća da zapravo najveći dio pritužbi se odnosi na područje zapošljavanja je jedan divan i zahtjevan dar. No nažalost nisu svi u mogućnosti zbog raznoraznih razloga ostvariti to i zato ih se nikako ne bi trebalo niti bi ih se smjelo izlagati kritikama ili ne daj Bože ruglu ili ponižavanju i kao što to uostalom ne bi trebalo nijednu skupinu u društvu. A danas se nažalost često i to je također obuhvaćeno ovim izvješćem često se doživljava u našem društvu da oni koji trebaju dobiti podršku zapravo dobiju ismijavanje. I sada ono što je bitno reći s ove govornice, rasprave o tome jeli neko dobar roditelj ako je dobar u poslu i općenito rasprave o takvim kriterijima, procjene trebale bi prestati. Majčinstvo ne bi smjelo biti prepreka prilikom zapošljavanja, nipošto, ali isto tako žena koja iz bilo kojih razloga nema djece ne bi smjela biti promatrana kao nepotpuna. Prema jednom istraživanju kaže se da gotovo 50% žena nije u mogućnosti dalje razvijati karijeru zbog obiteljskih obveza, ali to žene još nekako i izbalansiraju. Međutim, veći problem je nerazumijevanje poslovne okoline čime najviše gube upravo visokoobrazovane žene, ali i društvo u cjelini. Ona društva koja su prepoznala ove probleme ta su društva i prije postigla napredak. I zato su bitne mjere da se radni uvjeti prilagode ženama koje su majke, ali istovremeno i rade i na taj način se pridonosi i boljim uvjetima da to društvo ima veći broj majki. Toliko bih sada rekla o području zapošljavanja na koje se odnosi najveći dio ovog izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. A što se tiče drugih područja, jasno neću sada pojedinačno sve nabrajati, ali treba istaknuti da je Ured pravobraniteljice dao zaista konkretne preporuke institucijama i da njihovo provođenje pridonosi manjoj diskriminaciji u sustavu. Što se tiče diskriminacije u društvu, e to je nešto što se ne može u potpunosti regulirati niti izvješćem niti zakonom, a ne može se dakle u potpunosti ni popraviti kroz zakone ili preporuke, koliko god oni bili sveobuhvatni. Recimo, nasilje u obitelji. Uvijek kažem da velik dio odgovornosti i to je činjenica, stoji na tim pojedincima, korijen je naravno i u odgoju i to se ne može prevenirati niti kroz jednu instituciju. Doduše, može se djelomično, ali ne može se u potpunosti. I zato je potrebno stalno naglašavati, pa i s ovdje ove govornice, pa i sabornice iz ove časne institucije, da govor mržnje i nasilje nisu prihvatljivi obrasci ponašanja, a osim naglašavanja potrebno je to pokazati i svojim primjerom. Često se kaže da ne činiti ništa je nasilnije od onoga kad se čini nasilje. Ako je osoba u prilici da nešto učini da to spriječi. Osim žena, nepravedno bi bilo ne spomenuti da su se uredu obraćali i muškarci i ovdje je najviše pritužbi bilo upućeno na nezadovoljstvo odlukom o roditeljskoj skrbi nadležnih tijela.

Nekad očito to ide na uštrb da tako kažem, na štetu očeva koji su brižni i požrtvovni. Dakle, generalno stereotipi nisu dobri, a svaki slučaj treba promatrati pojedinačno. Nažalost, to je trenutačno tako samo na temelju ove teme. Inače je ovo poražavajuće što ću reći, da je Hrvatska na 97. mjestu po broju žena u Saboru i u tom smislu tih naših 19% žena u Saboru dijeli mjesto na toj jadnoj ljestvici sa Saudijskom Arabijom, što je žalosno jer je u Saudijskoj Arabiji, a dobro znamo, prava žena nisu na Bog zna kakvoj razini, čak prije nekoliko mjeseci je uvedeno pravo da žena može samostalno voziti automobil itd. Prema tome, nismo se baš iskazali s brojem zastupnica u Saboru jer je 19,2% u ovom 9. sazivu. Bilo je i boljih saziva. U 6. sazivu koji je bio od 2007. do 2011. bilo je 39 zastupnica, u 5. koji je bio od 2003. do 2007. bilo je 33 zastupnice. Što ne mora, dakle spol i rod ne mora imati veze s kvalitetom osobe, da se ne shvati krivo, ali evo, statistika kaže da je ovo zaista nizak postotak žena u Saboru, što ne znači da bi broj žena povećao kvalitetu rasprava, ali ovu su činjenice. U Zakonu o ravnopravnosti spolova kaže se da će se provoditi potrebne mjere kada je zastupljenost jednog spola osjetno neuravnotežena u političkom i javnom životu. To je onaj članak 12. A kada je to? Pa to je upravo sada. Dakle, to je kada je zastupljenost jednog spola, ovdje u konkretnom slučaju ženskog u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%, a trenutačno je 19,2% Ali evo, za utjehu, u Vladi je bolje. Tamo je 28,6%, tj. 6 ministrica. Dalo je sugestije i preporuke. Za nadati se je da će se ukupno 302 preporuke, 229 upozorenja i 214 prijedloga pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pozitivno primjenjivati i utjecati na poboljšanje u smislu antidiskriminacije i bolje ravnopravnosti u društvu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ispred nas je Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu. Kad je riječ o ovakvim izvješćima, onda je potrebno gledati u slijedećem kontekstu. Vidjeti što je ustanovljeno u 2017., koja je to razlika u odnosu na prethodne godine i što su to preporuke za izmjenu zakonodavstva i za promjene koje trebaju slijediti. I u kontekstu toga riječ je o jednom izuzetno kvalitetnom izvješću koje je dobro napravljeno, čak je i sažetak relativno na vrlo koncizno napravljen i koji ukazuje na sve probleme. Dakle, pokazuje se koje su to promjene u društvu i jasno su definirane preporuke što treba dalje činiti. Iz ovog Izvješća mi možemo ponovo izvući niz stvari o kojim govorimo u javnom životu i o kojem definiramo i nekako treba gledati preporuke i vidjeti da li je zaista neke od tih preporuka ugrađeno u zakonodavstvo i da li ćemo izvješće koje ćemo imati za 2018. u 2019. vidjeti da je nekakav pomak napravljen jer to je glavni smisao i ovih izvješća i rada pravobraniteljice i svega ostalog. Dosta veliki dio svog izvješća pravobraniteljica govori o problemu demografije u Hrvatskoj. Problem demografije u Hrvatskoj teško je govoriti o bilo kojoj temi, a da se toga ne spomenemo, da se ne spominjemo jasnih činjenica. Dakle, jasne činjenice ukazuju da iz godine u godinu je broj djece koja su rođena u RH manji od broja umrlih. Iz godine u godinu imamo prilike vidjeti i taj veliki val iseljavanja koji nije krenuo ni jučer ni prekjučer, koji je krenuo davno prije, ulaskom Hrvatske u EU je taj broj porastao. Porastao je iz nekoliko stvari. Jedna od stvari zašto je porastao je ta jer zaista mladi ljudi ili mlade familije su se odlučile iskušati na području EU i oni su svud dobrodošli. Zašto? U njihovo obrazovanje, u njih država iz svog proračuna nije dala ništa. Sad sam imala prilike pročitati od premijerke Velike Britanije, koja je rekla da će otvoriti tržište rada za ljude iz Hrvatske jer dolaze kvalitetni i dobro obrazovan kadar, da će im dati dobar posao i da će im dati mogućnost stanovanja apsolutno po prihvatljivim uvjetima iz jednostavnog razloga jer sve ovo dobivaju. Sad dolazimo do one situacije koja je u Europi, a koju vidite i u RH. Kad malo gledate postotak nezaposlenosti, onda taj postotak nezaposlenosti kad je riječ o muškima je palo sa 13,6 na 12,3%, kad je riječ o ženama sa 12,8 na 10,6. Ja bih htjela se kroz ovo izlaganje zapravo nekako referirati na 3 stvari. Jedna stvar je uključivanje žena na tržište rada. Teško je govoriti u ovoj sabornici kao žena da se ne spomenemo toga i treća je zapravo jedna uvriježena rodna podjela o tome što je čiji posao u obitelji i što tko što treba raditi. Kad je riječ o uključivanju žena na tržište rada. Svjesni smo toga da zaista je uvriježeno da se puno teže, dakle ako imate dva kandidata i trebate zaposliti, jedno je žena, drugo je muškarac, u privatnom sektoru, a ja bih rekla i u javnoj upravi se češće odlučuje da se zaposli muškarac. Kad gledate životno, ostat će nas, svi muškarci odlaze i ovi kolege zastupnici, pa će ostati same žene. Kad gledate životno, dakle djevojčice ili djevojke su bolje učenice u osnovnim školama, bolje učenice su u srednjim školama, bolje su na fakultetu, od nas se prepisuje i mi dajemo skripte i ostalo i onda startamo u realan život i djevojke ili mlade žene idu polako, polako, polako, a dečki idu ovako. I to je činjenica. I s tim se susrećemo u svakodnevnom životu. Ja sam imala jednu priliku i uvijek je zgodno vidjeti ono što smo mi prošli. Imala sam jednu priliku gdje sam, gdje smo dosta ljudi zapošljavali i u jednom trenutku kad je bilo intervjuiranje završeno ja sam tamo sjela jer sam bila u jednom uredu na rukovodećem mjestu i pitala sam ženu koja je bila preko puta mene, koja je bila mlada, jel imate dijete? I sad ona, dakle, ja sam pitala to dosta strogo ne zato što sam željela biti stroga jer mi se žurilo, pa sam onako jel imate dijete? I ona sramežljivo kaže imam. I ja velim, planirate imati još djece? Ja kažem, samo da razumijete, ja vas to pitam zato što vam je to prednost, a ne mana. To vam je prednost da imate dijete, prednost je da želite imati još. Dakle, to su rijetki slučajevi da se tako odnosimo i to je stvarnost. Vrlo važne su preporuke koje je pravobraniteljica popisala kroz 7 mjera u jednom trenutku i kaže. Uključivanje žena u tržište rada kroz mogućnosti prekvalifikacije, kroz niz poreznih olakšica. Pitajte bilo kojeg poslodavca, dakle žene i kad rade su vrlo odgovorne, kao što smo cijeli život. Al to je tako, to su vam žene sa Venere, muškarci s Marsa. Onda je da bude rodno uravnotežena struktura, da imamo potpore i stipendije, transparentnost izbora za rukovodeća mjesta. Zašto je u našoj sabornici hladno? Zato što je glavnina naših kolega, dakle glavnina su kolege, oni su u odijelima i da bude malo viša temperatura, oni bi zapravo bili u znoju. Tako da mi, koje dolazimo u sabornicu bosih nogu, uzimamo čarape jer oblačimo čarape jer nam je hladno, imamo tu vestu jer moramo biti dugih rukava. To vam je jedan odličan primjer. Ja razumijem da je našim kolegama zaista vruće, ako ne radi klima, oni su u odijelima dugih rukava, mislim. Mi onda se prilagođavamo tome, mi sad uzimamo čarape, imamo rezervne čarape, pa ih skidamo, stavljamo ili ne znam što sve ne. Svaka od nas još ima nekakav sako ili nekakve veste da nam ne bude hladno. Tako je to i u životu. Tako je to i kad radimo. Smanjenje jaza u plaćama. 2015. godine je bruto plaća žena bila 7471 kunu za isti posao, a muških 8422 kune. Mi kad govorimo s ove govornice, nemamo taj osjećaj i to moramo reći jer to kod nas u našim slučajevima nije razlika. Ali u stvarnom životu je to razlika. Nebrojeni broj puta smo imali prilike čuti, vidjeti da kad je netko trudnica, kad je netko odlučio od mladih žena zasnovati obitelj, povećati broj djece, da to skriva, da ostane bez posla, da kad se vrati nema posla. To bi trebalo, ako želimo imati demografiju, s demografijom sam krenula, onda to treba, to je sankcija ozbiljna za poslodavca koji se tako ponaša. Jer vi morate imati određenu sigurnost. I onda imate nešto što sam ja i pitala uvaženu pravobraniteljicu, a to su iskustva dakle, uvijek se referiramo na onih koji su jako dobri. Ja uvijek nekako i gledam te skandinavske zemlje iako uvijek imam onaj ali. Skandinavske zemlje su iz jedne druge priče, iz jedne druge tradicije, iz jednog drugog vrijednosnog sustava, iz jednog drugog obiteljskog sustava, iz jedne druge povijesti, pa su tamo možda neke stvari jednostavnije nego što su kod nas. Kod nas, evo ja sam prije nego što sam krenula tu, dobila sam nešto kak dobivate sve, kaže, što su žene s dva prezimena? To su one žene koje hoće imati i svoje i tuđe. Dakle, to vam je nešto što je uobičajeno kod nas. U skandinavskim zemljama nije ništa neuobičajeno zapravo da se ima ženino prezime ili da se daje nekakva druga kombinacija prezimena, to su kod nas iznimke i to je svijet u kojem živimo i svijet u kojem se trebamo boriti i svijet koji trebamo mijenjati. I tu dakle žene u poslovnom svijetu trebaju mijenjati te staklene stropove i postati svjesne. Moja poruka je uvijek mladim ženama, nema prepreka, morate radit malo više, morate bit malo više upornije, morate malo više, ali može se. U politici, ono što je rekla kolegica, zaista ovaj saziv Sabora ima relativno mali broj žena. I sad kad gledate ono što je stvarno i ono što kad, mi zadovoljavamo formu. Formu zadovoljavamo na način da imamo 40% žena na listama i forma je zadovoljena. Kad malo pogledate kako su te liste složene, one su uvijek u onom donjem dijelu liste, pa eventualno mogu kao zamjenske ući ili nešto drugo. Recimo, ja sam bila slučaj da sam 2 puta ulazila s osmog mjesta iako to nije moj slučaj bio zato što sam bila žena, nego nešto drugo. Ali, one su u nekakvom drugom dijelu i forma je zadovoljena, a sadržaj nije zadovoljen. I to je ono što mi vidimo i to je ono što moramo mijenjati, što se moramo boriti. Ja imam taj komoditet da u našem klubu su muški ti koji kažu da su podzastupljeni, ali bez obzira na to sve zajedno, treba svojim primjerom davati i treba poticati. I dolazim do one treće teme o kojoj sam htjela govoriti, a koja je tu dosta i naglašena i postoji niz i studija i analiza koje su rađene i u Hrvatskoj, rađene su na razini EU. To je ona rodna podjela obiteljskih obaveza, kućanskih poslova i profesionalnog života i što to znači u odnosu na muškarce i u odnosu na žene. Recimo, ja sam nedavno bila u nekakvom društvu, u jednom trenutku sam rekla, joj baš dobro da imam vikend onda mogu ne znam, ispeći kolače, skuhati ovo i jedna žena kaže, vi kuhate? Od kad sam se naučila kuhat, kuham. Obiteljski ručak je nedjeljom svetinja. To sve se… Kaže, pa vi se bavite politikom. Kažem, čekajte. To što se netko bavi politikom ili bilo šta, to ne znači da se ima svoju djecu, ima svoju obitelj, ima sve ovo ostalo i žena je ko i sve druge žene. Samo se bavi ovim poslom koji se zove politika. E, to su vam stereotipi. Kad mi sami stavljamo ljude u pojedine kućice i kad sam unaprijed zaključujemo kakav tko treba biti. Dakle, bez obzira kojim se žena poslom bavi i bez obzira kojim se muškarac poslom bavi, ne treba voljeti svoju obitelj manje, niti ju voli manje, niti voli svoju djecu, niti mu je stalo do djecu. Vremena se samo mijenjaju i djeca nas različito trebaju u doba kad su mali i u doba kad su veliki i djeca trebaju i majke i očeve. Trebaju jednako tako jedne i druge. Zato ja mislim da ovo što su se skandinavske zemlje odlučile, gdje su oni najprije zakonom propisali da obavezno muškarci odnosno očevi trebaju dio porodiljnog biti na porodiljnom je nešto što se pokazalo u startu dobrim, vidjeti će se što to je i vidjeti će se da li je to primjenjivo kod nas. Od ovog izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vidimo niz stvari. Vidimo stvari koje su se i promijenile u društvu, vidimo stvari koje su se i kod nas promijenile. Kod nas doba koje smo dakle, doba socijalizma je davalo mogućnost ravnopravnog rada i ženama i muškarcima, što negdje drugdje nije bilo. No međutim, taj utjecaj koji se svijet mijenja ima i utjecaj kod nas. Ono što bi se trebao, iskorak trebao biti je zaista u smjeru da se taj jaz između plaća smanji na najmanju moguću mjeru, da se maksimalno omogući što veća uključenost žena na tržište rada i da stereotipi da netko može biti samo domaćica, ili netko može samo raditi. Dakle, svi trebaju moći sve jer završiti ću vezano uz demografiju. Mi možemo iskorak napraviti samo onda kada omogućimo lakši život i lakše zapošljavanje svim svojim građankama i građanima, ali kad postanemo zemlja koja je interesantna i privlačna za sve drugo. Tu je rad i omogućavanje i tog tržišta rada, smanjivanje, niz poticaja izuzetno važno. Ja se nadam da barem jedna od ovih 7 preporuka na koje sam se ja posebno referirala barem će jedna od njih biti uključena u zakone kroz ovu godinu, a možda rezultat i vidjeti što to znači i koje su to promjene koje u društvu ćemo imati, pa ćemo možda u izvješću pravobraniteljice u 2019. za 2018. reći ovo više nije preporuka, to je stvarnost.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora. Uvažena pravobraniteljice, državna tajnice, kolegice i kolege. Ja bi se radovala da je više muškaraca danas na, koji prate ovu temu, koji barem ako ne učestvuju onda barem slušaju, ali ovako je kako je. Zapravo, kada sam čula da se ova tema danas nalazi neplanirano na dnevnom redu, u prvi mah sam pomislila zašto sad tako iznenada, zašto sad, mislim, baš me iznenadilo. Zapravo bolje da se danas našla ova tema nego recimo da se desilo da o ovoj temi se govori kada je počelo nogometno prvenstvo u, da svjetsko, svjetsko nogometno prvenstvo, ne daj Bože u tom slučaju ne bi nas pratio vjerojatno gotovo nitko.

Dakle, 2685 od čega 1076 pritužbi zbog diskriminacije, od čega je 1018 novih predmeta. Od tih novih, 426 slučajeva bili su utemeljeni, a odnosili su se na kršenje načela ravnopravnosti spolova ili diskriminaciju na osnovu spola odnosno 97,9% slučajeva izravne diskriminacije. 79% prijava stiglo je od žena, a 20,4% od muškaraca. Najveći udio pritužbi dakle, u 30% slučajeva tiču se socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. 22,3% na ostvarivanje radnih prava, nešto oko 18% na upravu, 8,5% na javno informiranje i medije i na pravosuđe 6,1% U ovom Izvješću za 2017. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova naime podsjetila nas je na loše trendove u procesuiranju nasilja prema ženama i procesuiranju obiteljskog nasilja koji rezultiraju sve manjim brojem prijavljenih slučajeva obiteljskog nasilja prekršajne prirode, dok istodobno raste broj kaznenih djela nasilja prema ženama u obitelji, te broj ubojstava žena. Tako je zbog prekršajnog djela nasilja u prošloj godini prijavljeno ukupno 11506 osoba što jasno, uglavnom 77% muškaraca što jasno upućuje na činjenicu da je obiteljsko nasilje rodno uvjetovano, uglavnom usmjereno prema ženama. Od ukupnog broja prijavljenih nasilnika, 806 osoba ili 7% je osuđeno na bezuvjetnu kaznu zatvora. 7% je osuđeno na bezuvjetnu kaznu zatvora. Ostali, dakle 63% njih osuđeni su na novčane ili uvjetne zatvorske kazne, a 30% ih je bilo oslobođeno krivnje ili su postupci protiv njih obustavljeni. Od ukupnog broja evidentiranih počinitelja nasilja u obitelji, njih 2087 prethodno su evidentirani kao počinitelji istovrsnog prekršaja što predstavlja visokih 24% recidivista. Upravo pravobraniteljica je upozorila na efikasnost prekršajnog procesuiranja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Nadalje, 52% odnosi se, kada je u pitanju diskriminacija, odnosi se na područje rada, zapošljavanje i socijalnu sigurnost, a najčešće su se žalile žena što i ne čudi s obzirom na to da su u najvećem broju slučajeva nezaposlene. Dakle, one čine tu kategoriju nezaposlenih žena i među žrtvama su spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, te su podzastupljene na visokim pozicijama poslovnog odlučivanja i nemaju jednake mogućnosti napredovanja i imaju niže plaće. Vezano za demografiju, smatram ozbiljnom sugestijom uvođenje mjera kojima se želi potaknuti da očevi maksimalno koriste rodiljni dopust što će dakle, ženama u izvjesnom smislu olakšati uključivanje ponovno na tržište rada ili na radno mjesto. Rekla bih nekoliko rečenica o djelima seksualnog nasilja koje su dakle, djela seksualnog nasilja prema nekim analizama se zapravo najmanje i prijavljuje i upravo je u ovom području ta siva brojka i najviša. Smatra se da na jedno prijavljeno silovanje dolazi 10-15 neprijavljenih kaznenih djela seksualnih delikata. Analiza presuda kaznenih djela silovanja upravo ukazuje da kod tih kaznenim djela postoje stereotipi i predrasude koje izrazito dolaze do izražaja. Pa tako postoje slučajevi kada je okrivljeni oslobođen jer nije mogao znati da žena ne želi seksualni odnos jer je pri tom bila ona u pidžami, naravno da je ona izazivala. Ili kada je okrivljeni oslobođen jer je njegova bivša supruga prestankom odupiranja nakon dakle, što su joj nanijete ozljede, naknadno pristala. Ili kada je okrivljeni oslobođen jer je zapikavanje noža pored kreveta sud protumačio ne kao silu, nego kao mačističku pobudu kojom se naglašava muškost. Ili ispitivanje žrtve o privatnom životu, kada je žrtva i ocijenjena kao nevjerodostojna, između ostalog zato što je ranije prekinula školovanje ili je propitivana zašto odmah nije prijavila i sl. Prema informacijama kazneno-pravnih stručnjaka, kaznena djela silovanja vrlo često se zbog niže zapriječenih kazni i jednostavnijeg postupka kvalificiraju kao kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka i samim tim se kažnjavaju na kaznu manju od 5 godina. U Hrvatskoj je u posljednjih 10 godina, uloženi su veliki napori u suzbijanju neravnopravnosti i u mogućnosti što većeg uključivanja žena na tržište rada. Kroz rad se zapravo želi ukazati na segregaciju poslova s obzirom da rod budući da je uvijek sveprisutan, tradicionalni pogled na žensku radnu snagu i percepciju društva što bi to zapravo žena trebala raditi. I bez obzira na pozitivne pomake na tržištu rada, još uvijek je prisutna problematika zapošljavanja i napredovanja žena. Žene su u RH diskriminirane i nalaze se u nepovoljnijem položaju na području rada u odnosu na muškarce, a osobito kod zapošljavanja, napredovanja, položaja u radnom odnosu koji proizilaze kao posljedica životnih promjena koje uključuju trudnoću i majčinstvo. U nepovoljnijem položaju su i žene pri traženju posla koje su zapele u tzv. srednjem menadžmentu, žene zaposlene u turizmu, te žene u politici. Nešto ću reći o ženama u ruralnim područjima. One se i dalje susreću s brojnim preprekama, njihov potencijal je još uvijek u nedovoljnoj mjeri prepoznati, te im je neophodna potpora svih razina vlasti pa tako imamo i s obzirom da se radi o veoma značajnom pitanju, ova problematika je prepoznate i na razini Europskog parlamenta, koji je dobio prijedlog rezolucije o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima. Također postoji i utemeljen je međunarodni dan žena sa sela, koji se obilježava 14.10 svake godine upravo da bi se o ovim pitanjima i o ovom problemu žena u ruralnim područjima zapravo progovorilo. Trenutno žene u ruralnim područjima predstavljaju četvrtinu svjetskog stanovništva i njihove uloge su ključne u održavanju i unaprjeđivanju ruralnih sredstava za život i jačanje ruralnih zajednica, uz malobrojne iznimke po svim rodnim i razvojnim pokazateljima za koje su dostupni podaci. Žene u ruralnim područjima na globalnoj su razini, u lošijem položaju u odnosu na muškarce u ruralnim područjima, kao i u odnosu na žene i muškarce u gradovima, te su žene u ruralnim područjima, u nesrazmjerno, većoj mjeri izložene siromaštvu i isključenosti. Također veća je vjerojatnost da će žena u ruralnim područja na svim razinama biti isključene s vodećih položaja, te položaja u kojima se donose odluke. I one su naravno nesrazmjerno pogođene rodinim i neutemeljenim nasiljem, te nedostatkom pristupa pravosuđu i efikasnim pravnim sredstvima. Očito da se ne smije zanemariti važnost osnaživanja žena u ruralnim područjima te njihovo samoodređenje i položaj u donošenju odluka i upravljanju. Dakle, kao jedan sveprisutan je taj patrijarhalni društveni obrazac, odnosno, ustaljeni stav i predrasude društva naspram žena koje se prenose s koljena na koljeno. Inače još ću nešto reći o ženama, pripadnicama nacionalnih manjina, koje osjećaju višestruku diskriminaciju, kako rodnu, tako i diskriminaciju zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti. Žene, pripadnice nacionalnih manjina, suočavaju se s predrasudama da im je mjesto u kući i da nemaju šta raditi u mjesnim odborima, vijećamo ili na drugim mjestima gdje se donose političke i druge odluke, važne za poboljšanje kvalitete života u njihovim sredinama. Ozbiljan im je problem, govor, odnosno, dijalekt, jer strahuju da neće biti ispravljene, ismijavane, jer ne govore dobro hrvatski jezik. Sve to obespravljuje žene da se aktivno uključe u društveno politički život manjinske zajednice, pogotovo da politički participiraju u svojoj lokalnoj ili regionalnoj samoupravi. Među ženama postoji i bojazan da se tim tzv. ozbiljnijim pitanjima u njihovoj lokalnoj zajednici treba baviti netko drugi, a naravno, ti drugi su u pravilu muškarci. Zapravo u ovakvim stavovima samo se produljuje problem nedovoljne participacije žena pripadnica nacionalnih manjina. I samo još za kraj, želim reći, s obzirom da sam ja više puta ovdje okarakterizirana kao netko tko nedovoljno dobro govori hrvatski jezik. Vrlo često koristim rječnik hrvatskog jezika, leksikografskog zavoda i školske knjige i to sam učinila i danas i tamo postoji jedna definicija žene, koja kaže da je žena ljudsko biće, po spolu, suprotno muškarcu, koje može rađati djecu i preuzeti glavnu brigu za uzgoj i odgoj djece. Klub zastupnika SDSS-a, će podržati izvještaj pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, smatrajući ga izuzetno obimnim, sveobuhvatnim i kvalitetno uređenim. Sljedeći Klub zastupnika, onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Još mi je ustvari u sjecanju slika glasanja o izvješću pravobraniteljice, prije dvije godine, kada je bilo nešto više suzdržani, nego što se nadam da će biti kod glasanja o ovome izvješću.

Ipak, prije negdje 2 mjeseca, jedno od ključnih, političkih tema u Hrvatskoj, bila je upravo ona koja se ticala nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, bila je ona koja se ticala ratifikacije Istanbulske konvencije. U ovime izvješću, spominje se kao posebno poglavlje, sudjelovanje pravobraniteljice u radnoj skupini za izradu zakona i višekratni pozivi na usvajanje tog zakona.

Tako da koliko god mi bili zadovoljni i prihvaćali izvješća pravobraniteljice, još uvijek postoje oni u društvu koji ženu smatraju manje vrijednom i i potiču stereotipe koji bi se željeli iz našeg društva što prije riješiti. Osim teme nasilja u obitelji, izvješće obuhvaća i odnos prema spolnim i rodnim manjinama, nadam se da je riječ rodno u trećem poglavlju i rodno disforične osobe u poglavlju 3, točka 2. neće ponovo izazvati probuđenu savjest pojedinaca u Hrvatskom saboru, da zbog toga neće prihvatiti ovo izvješće i da će ponovo počet pričat o rodnoj ideologiji. Dakle u tom djelu se vidi određeni napredak, odredbe zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola i u vezi s time i dakle kaznena djela motivirana mržnjom, sloboda okupljanja izražavanja, tržište rada itd. Uočava se određeni napredak i nadam se da će u tom smislu osobe zbog svog spolnog opredjeljenja biti sve ravnopravnije i ravnopravnije u našem društvu. Izvješće posebno govori o višestrukoj diskriminaciji, posebno osjetljivim društvenim skupinama kao što su žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, žene pripadnice nacionalnih manjina, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žrtve trgovanja ljudima, a posebno ženama i djecom. U tom smislu dobro je svaki put kad su ove teme, a ne bi bilo loše i stalno, dakle voditi računa i o posebno osjetljivim društvenim skupinama i posebno onima koji su izloženi višestrukoj diskriminaciji. Što se tiče političke participacije mi smo na ovim prošlim Parlamentarnim izborima, nakon toga i na lokalnim izborima po prvi put imali i primjenu prekršajnih odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova zbog nedovoljnog broja pripadnika oba, pripadnica ili pripadnika oba spola na listi i činjenica je da izborni sustav koji je takav da bez obzira što ima dovoljno žena na listi u pravilu se nalaze na nižim mjestima ili nedovoljno su visoko da bi činjenica da su postavljene na listu donijele do toga da budu izabrane u predstavnička tijela. Dakle na taj način i to sam govorio prilikom rasprave o zakonu, nije dovoljno efikasno sredstvo, dakle puno efikasnije sredstvo da se stranke sankcioniraju po broju onih koji su izabrani u predstavnička tijela, a ne po broju kandidata, jer kandidati na nižim mjestima, posebno tamo kada je izvjesno da će uć u predstavničko tijelo samo jedan kandidat ili kandidatkinja su ustvari tu zbog statistike ili da tako kažem kako se kolokvijalno kaže za ukras.

Vjerujem dakle da će rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i u budućnosti biti jednako kvalitetan kao i do sad i sa posebnim zadovoljstvom ćemo podržati prihvaćanje ovoga izvješća i nadam se da teme koje se tiču prava pojedinaca, prava određenih slabijih društvenih skupina, određenih diskriminiranih društvenih skupina će postajati sve manje aktualna u Hrvatskoj, iako nam neki trendovi koji nam se događaju u zadnje vrijeme ne idu tome u prilog. Ali na nama je koji smo se odlučili bavit politikom i imamo ambiciju da uređujemo odnose u društvu temeljem naših inicijativa i temeljem zakona koje predlažemo ili koje prihvaćamo ili koje ne prihvaćamo, da učinimo sve da oni koji su slabiji da ih država zaštiti i to također vrijedi i za slučaj ravnopravnosti spolova jer ponovo kolokvijalno kolegica Jeckov je čitala iz rječnika definiciju žene, a ja ću spomenuti samo da se još uvijek muškarci zovu jači spol, a žene se zovu ljepši spol što je još jedna vrsta stereotipa i diskriminacije.

Kad govorimo o izvješću o ravnopravnosti spolova moja dužnost i obaveza je da najprije krenem od onoga područja odakle dolazim. To su znači ruralna područja koja postaju prazna i činjenica je da ako ćemo gledat ustavnost, jednakost svih pred zakonom jednaka prava, možemo govorit evo jedan primjer kada žene u dalmatinskoj zagori da bi izvršile jedan pregled ultrazvuka dojke, vrlo male su im šanse da to naprave ako nemaju novca u godini dana. Jer je tako sustav posložen, nemamo radiologa, iseljava se, znači iz te strane su te žene u puno nepovoljnijem položaju, nego što su žene u Zagrebu. Zbog čega je to tako?

Da li je normalno da šest mjeseci žene čekaju na upis i kada dođu upisat se, primjer govorim Dom zdravlja Sinj, tako je Vrgorac, cijela Dalmatinska zagora vjerojatno je tako i u Slavoniji, redovi budu po tisuću žena, brojne padaju u nesvijest, brojne su oboljele i ne uspiju se upisati na ultrazvuk na pregled dojke. Zato sam malo prije kazao da rješenja koja nudimo, evo ispred mene ovdje kolegica koja je iz zdravstva Ines Strenja-Linić koja i daje rješenja za taj problem u našem pokretu ostanka, zato bi volio pozivam vas da i vi poslušate to kao pravobraniteljica, da vidite da nudimo nekakva rješenja koja možete i vi promicati, ne samo populistički kao što je maloprije i kolega Bauk kazao donijeli smo mi zakon da 40% žena bude na listama drugoga spola, a međutim činjenica je da je 2016. SDP tu kvotu nije ispunio kao ni HDZ. Znači to su mjere koje su deklatorno, mi smo malo ljevica, desnica, mi smo socijalno osviješteni, ali je činjenica da na terenu tako stvari stoje. Činjenica je također da kada naše žene, mlade djevojke ili žene kada idu tražiti radno mjesto da u brojnih poslodavac prvo pitanje želite li rađati, to svak zna, to je činjenica. A govorimo o demografskim mjerama. Da je u Hrvatskoj moguće da poduzetnik pita ženu osobu koja ima sposobnost kvalifikacije želite li rađati. To su stvari o kojima trebamo pričati, zbog toga služite pravobraniteljice. Žao mi je što ovdje brojni zagovornici, ne znam kolika je sada od kada smo Istanbulsku konvenciju donijeli koliko je smanjeno nasilje, nego mi kao država, žao mi je šta nema više saborskih zastupnika, žao mi je šta nije veći red koji će se javiti i govoriti o našem zakonodavstvu, o našim problemima, a naravno da je bila Istanbulska u centru pažnje, naravno da je bila puna sabornica, naravno da su tu mahali tu proeuropsku politiku provođenje, međutim ovo su činjenice, ovo su stvari koje su na terenu. U ove dvije stvari vidimo sve po pitanju zdravstva kakav je odnos prema ženama i pitanje zapošljavanja kod poduzetnika.

Ovdje je pravobraniteljica, jel mi smo se toliko doveli u stanje da su ljude uvjeravali sa ove govornice kada se donosila Istanbulska konvencija kada je bila rasprava, onoga trenutka kada se ona donese sve će biti uredu, a to je laž. ovdje se istina govori, to je demagogija, laž, to se pokazuju svoji stavovi da bi se privukli birači ovo je realnost. Realnost su ova izvješća.

I žao mi je još jednom žao mi je baš koristim ovu priliku šta nisu sada redovi na ovim izvješćima jel ova izvješća je hrvatske institucije tj. pravobraniteljice koja je institucija i da na temelju toga naše zakonodavstvo da vidimo šta je odradilo po pitanju svih neravnopravnosti. Niko. I žao mi je šta još jednom ponavljam šta više nije ovdje saborskih zastupnika, vidim da je veliki broj zastupnica, veliki broj maloprije je kolegica rekla, naravno da je upravu da nema toliki broj zastupnica u ukupnom zbroju, ali u ovome trenutku vrlo malo je zastupnika ovdje. A sjetite se Istanbulske konvencije, veličanstvenih govora, uvjeravanja, citiranja, filozofiranja. Mene zanima hrvatsko zakonodavstvo jel Hrvatski sabor je suveren, institucije moraju biti suverene, moramo zaštiti sve skupine od žena od slabijih, djece, obitelji i to je osnova svega. Da li ćemo mi primjenjivati u našem zakonodavstvu da se štite žene, a ne 23 mjeseca se svađali o rodu o ovome o onome, a u biti od kada je Istanbulska konvencija donesena ništa se nije promijenilo drage moje dame, ništa se nije promijenilo i ovdje manji broj gospode ovdje koji ste u Saboru. Još jednom evo ja bih vas zamolio da svi zajedno pokušamo da se poštiva Ustav na cijelom području RH, da naše žene i ostali građani naravno imaju istu mogućnost zdravstvenih usluga, pri zapošljavanju, da nema upita hoćete li rađati i o tome se vrlo šutke priča zbog čega zato šta i određeni mediji naravno i određene skupine ljudi … jeli ti financiraju naravno i medije propagandu i tako. Još jednom bih ponovio da u Hrvatskoj državi moramo imati zakone, imamo zakone, imamo institucije i temeljem tih institucija moramo se boriti za ravnopravnost, protiv diskriminacije i na taj način ćemo, jedino na taj način ćemo napraviti korak naprijed, a nikako samo nekakvim podjelama, nekakvim konvencijama i nekakvim stranim udrugama … i tako. Zahvaljujem. Kolega Bulj, nakon usvajanja i primjene Istanbulske konvencije bit će sigurno više prijavljivanja nasilja zato što će možda svijest o tome biti puno veća. Ali ne bih sada o Istanbulskoj konvenciji, htjela bih prokomentirati taj vaš komentar u vezi pristupa zdravstvenoj zaštiti, ali isto tako i svemu onome što ženi omogućava jedan kvalitetan život i to je ono na čemu trebamo raditi. Dakle ne prihvatljivo je da žena bude ta koja će ostajati kod kuće jer nema običnih vrtića. Potpuno je neshvatljivo da u gradu Rijeci koji je tako veliki grad, koji bi mogao i financijski osigurati, prošli tjedan je objavljena lista i 280 djece je ostalo neupisano, to znači da te majke moraju pronaći rješenje ili ne mogu vratit se na svoje radno mjesto ukoliko se radi nakon prve godine šta su ostale na porodiljnom dopustu.

gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, malo ste se vrtili u krug tako da ću ja sažeti ovo što ste vi zapravo govorili. Prvo, 40% je podzastupljenog spola, tako stoji u zakonu a ne žena, pa molim vas da i vi kao saborski zastupnik imate to na umu, dakle i na taj način šaljem diskriminirajuću poruku ženama. Ovog trenutka muškarci nisu podzastupljeni spol u RH ali tko zna, možda dođe jednog dana i do toga. Drugo, govorimo samo o ženama, pravobraniteljica nikada u svom izvješću ne govori samo o ženama. Dakle i to je jedan stereotip. Kada govori o stereotipima, upravo ste vi taj stereotip naveli, a ona progovara mnogo šire od ovog stereotipa kada vi govorite samo o ženama. Kada spominjete zakone, hrvatsko zakonodavstvo može se uvijek bolje urediti, ja mislim da smo svi svjesni toga. Međutim kada govorite o zakonima, i kršenju tih zakona, onda ste i vi pozvani kao narodni zastupnik na što se stalno pozivate, da takve nepravilnosti, ukoliko ih znate, imate saznanja, prijavite ili pravobraniteljici a bogu hvala, ovdje imate pozornicu u kojoj možete govoriti [[Upadica Reiner: Hvala.]] I završit ću gospodine potpredsjedniče, voljela bih i da vi nađete a sigurno poznajete barem dvije uspješne žene i njih navodite kao pozitivan primjer u RH a ne samo negativno. Vidite kolegice da mijenjanje Poslovnika nije dobro, pola minute ste čak premašili ali nema veze. Vi ste novinarka i naravno da vi to možete ucelofaniti, ja ću govoriti narodnim jezikom, onako kako me je mater naučila i ćaća a novinarski zanat je takav zanat i vi to drukčije … [[Govornik se ne razumije.]] i drukčije poruke šaljete. Što se tiče prijave zdravstva, pa bezbrojne, na tisuće prosvjeda se ima, mislim da ste vi bili saborska zastupnica za vrijeme Ive Sanadera i Jadranke Kosor ili ste bili u Vladi.

Znači da uopće se upišu jer nemaju novca, ne mogu ići u privatnik. U nas se pogoduje privatnicima, na štetu zdravlja žena u ruralnim područjima jer nemaju mogućnosti, nemaju sredstava, nemaju organiziran javni prijevoz i to je jedna bitni momenat zbog čega, zbog zdravstva, zbog čega ljudi iseljavaju iz tih područja [[Upadica Reiner: Hvala.]] Drago je što ste me pustili 6 sekundi, a šta ste 30 sekundi pustili vašu uvaženi stranačku kolegicu, hvala lijepo.

Poštovanje gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Posebno se zahvaljujem svima vama koji ste danas se javili za riječ i svojim mišljenjem, prijedlozima, kritikom ili podrškom doprinijeli da govorimo o temi koja je danas u fokusu razgovora i inače područje kojim se bavi pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Moram reći da je teško voditi u današnje vrijeme instituciju koja se bavi ustavnim načelom ravnopravnosti spolova. To je područje koje je u naš Ustav podsjetit ću, uvedeno 2000. godine, prije 18 godina, gdje su doneseni posebni organski zakoni, Zakon o ravnopravnosti spolova 2003., Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2003., Zakon o suzbijanju diskriminacije 2008., da bi smo 18 godina nakon uvođenja takvog ustavnog načela o pitanjima koja ulaze u nadležnost ove institucije govorili kao o svjetonazorskim temama ili o rodno-ideološkim temama. Drago mi je kada se prepozna rad institucije i kada sav naš proaktivni pristup koji ide prema kreatorima državnih politika kao što je Vlada, kao što su resorna ministarstva i kao što su organizacije civilnog društva, kao što je akademska zajednica, kada možemo rješavati određene probleme, ukazivati na određene trendove i kada možemo nuditi rješenja. Mi osim što nadziremo, osim što uočavamo probleme, kreativni smo u tome da i nudimo određena rješenja koja su ili proeuropska ili proizlaze iz razne sudske prakse, pozitivne sudske prakse, nacionalne ili europske. Kada govorimo o Istanbulskoj konvenciji potrebno je znati da Istanbulska konvencija još uvijek nije stupila na snagu iako je izglasana u ovom Saboru, to je konvencija koja zahtjeva analizu stanja postojećeg zakonodavstva, što imamo, što nemamo i što je potrebno uskladiti, a upravo izvješće institucije pravobraniteljice samo ako se sublimiraju na jednom mjestu mogu polučiti konkretne mjere što je potrebno, u kojim zakonodavnim prijedlozima, zakonodavnim okvirima mijenjati, nadopunjavati ili područja koja još uvijek nisu adekvatno riješena niti uključena u postojeće zakonodavstvo. Postojala je prije nekoliko godina jedna dobra praksa Vlade, a to je da su se analizirala i rekla bih, čekirala, kontrolirala koje su preporuke usvojene od strane pravobraniteljskih institucija koje su one u svojim izvješćima predlagale. Tako da na kraju ovakvih izvješća osim siline naših preporuka koje predlažu četiri pravobraniteljske institucije, svaka Vlada može vidjeti što je sporno, što je pozitivno, što se može iskoristiti i što se može zakonodavno uobličiti. Za kraj bih htjela samo reći da ono što je često u ovoj sabornici bilo spominjano o razlikama između muškaraca i žena je da smo svi svjesni ni muškarci ni žene nikad neće biti isti niti biološki jesu isti, niti je u stvari itko na tome inzistira. Ono na čemu kao društvo, kao institucije, kao odgovorni dionici moramo inzistirati da svima damo jednake mogućnosti, jednake šanse, jednaku korist od ostvarenih rezultata našega rada. Želimo vjerovati da smo svi jednaki po pravima i da jedino ono društvo koje tome teži i koje se kreće u tom pravcu je uistinu demokratsko društvo i pravedno društvo za sve. Zahvaljujem. Još jednom bih ponovila da je vaše Izvješće, kao i svake godine zapravo sveobuhvatno i pokriva sve ono što zapravo ravnopravnost spolova i treba promišljati zapravo o toj temi, ali me zanima da li je uopće u sve ove godine ikada itko platio kaznu za to što nije ispoštovao barem za Sabor postotak žena na listama? Dakle, da ponovim, povijesno najmanji broj žena bilo je izabrano u ovaj sada 9. saziv, samo 19 žena, to se popelo korekcijom, izlaskom nekih saborskih zastupnika, prevenstveno je HDZ popravljao ono što se nije desilo samim izborom, što znači da su žene na listama HDZ-a bile dosta nisko i pozicionirane i zato nisu direktno ušle. Znači, i prošle i pretprošle parlamentarne izbore dvije najveće stranke SDP i HDZ nisu ispoštivale postotak žena na listama. MOST je to ispoštovao u oba dva svoja izlaska na parlamentarne izbore. Ne možemo to tražiti u bolnicama, na klinikama, na katedrama, u školama, među ravnateljicama.

Ja sam u svom uvodnom govoru naglasila da sam od glavnog državnog odvjetnika tražila da nas izvjesti da li su pokrenute prekršajne prijave protiv 14 kandidacijskih lista i nositelja političkih stranaka. Državno odvjetništvo nas je dovelo u jednu prilično šizofrenu situaciju gdje je reklo da nadležnost nije na njemu nego na pojedinačnim općinskim državnim odvjetništvima gdje postoje političke stranke koje su predlagale u tim dijelovima na lokalnim izborima kandidacijske liste i da po obračunu odnosno po statističkoj obradi njihovih saznanja ćemo dobiti vrlo skoro te statističke podatke. Mi ih nismo dobili do kraja izvještajnog razdoblja kad smo radili do ožujka ove godine. Međutim, mi smo uputili požurnicu, a ja sam osobno inicirala da državno odvjetništvo pokrene prekršajnu prijavu, to je maksimalno što sam ja mogla učiniti.

Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Prva točka biti će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje, P.Z. br. 286. Ako kao i danas budemo vrlo efikasni, onda ćemo na kraju dodati još jednu točku, tako da je unaprijed najavim da se možete pripremiti, a to će biti Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 predlagatelja zastupnika Siniše Varge. Dakle, ako budemo efikasni, ako uspijemo u ovakvom roku kao danas dosta toga obaviti, onda ćemo dodati još tu točku.